To znamená, jedná se o těchto věcech a jedná se samozřejmě o otázkách, které nejsou žádným překvapením a nejsou žádným tajemstvím, jsou součástí akčního plánu mezi Evropskou unií a Tureckem. A já jsem přesvědčen o tom, že pokud máme situaci zvládnout, migraci zastavit to teď musí být cíl, zastavit co nejdříve tu silnou migrační vlnu , tak potřebujeme dohodu také s Tureckem. Potřebujeme dohodu se zeměmi západního Balkánu. Tam už ta regulace migrace pomalu začala fungovat. To vždycky říkala V4: je potřeba regulovat migraci na západním Balkánu, na hranici Makedonie a Řecka. Potřebujeme ale také finální dohodu s Tureckem, protože Turecko dneska hostí největší množství syrských uprchlíků. Turecko dneska nese největší zátěž. A co my potřebujeme, je, aby tito lidé přestali odcházet do Evropy. Je potřeba jim vyslat jasný signál a je potřeba to udělat rychle. Už nemáme čas na dlouhé diskuse. Jaro začíná, mění se počasí, migrační vlna sílí. Je potřeba už ho skončit, tu migrační krizi je potřeba skončit. Evropa se musí vrátit k té své schopnosti hlídat své vnější schengenské hranice. Co to tedy znamená. Turecko musí vytvořit lepší podmínky pro to, aby se integrovali syrští uprchlíci v Turecku, ne aby odcházeli do Evropy. Já jsem rád, že Turecko mění zákony. Syrští uprchlíci se tam budou moci integrovat na trhu práce. Jsem rád, že Turecko otevírá školy pro děti syrských uprchlíků. Jsem rád, že Turecko zpřísňuje svoji vízovou politiku, protože doteď Turecko sloužilo jako vlastně uzel, přepravní uzel pro pašeráky lidí, protože s řadou zemí má Turecko bezvízový styk a bylo možné se jednoduše do Turecka dostat. To znamená, tady Turecko dělá důležité pozitivní změny.